Dále navrhuji vypustit z toho zákona zdanění technických rezerv pojišťoven. Velmi stručně v čem je problém? Problém je v tom, že Česká národní banka, tedy regulátor, nařizuje pojišťovnám držet určité množství technických rezerv. To znamená, vláda na jedné straně říká, že pokud bude mít pojišťovna rezervy vyšší než 100 % rezerv podle Solvency II, tak jí ten rozdíl zdaní, a současně Česká národní banka jako regulátor říká: musíte mít víc než 100 % Solvency II.

Takže i pojišťovna, která drží rezervy na minimu toho, co po ní požaduje Česká národní banka, bude platit nějakou daň, která se navíc platí fakticky dopředu. My jsme otevřeni debatě o větším zdanění finančního sektoru, i když si myslím, že u bank je ten problém výrazně větší než u pojišťoven. Nicméně to technické provedení, které vláda zvolila, je extrémně nešťastné.

Proto navrhuji toto opatření z tohoto zákona vypustit.

Rozpočtové dopady budou podle našich propočtů naprosto minimální, spíše čekáme, jak se říká, kladnou nulu, protože klesne předzásobení a současně bude menší odliv prodeje cigaret do Polska a na Slovensko. Proč říkám sladit s Polskem? V červenci se chystá zvýšit tuto daň Polsko. Takže ve chvíli, kdy my máme v tuhle chvíli vyšší cenu cigaret než v Polsku a ještě ji zvýšíme, tak když počkáme na zvýšení na polské straně, tak odliv zákazníků do Polska bude menší a naše daňová správa na tom vydělá. Takže je to taková drobná racionalizace tohoto opatření, a priori se zvýšením spotřební daně na cigarety nemáme vůbec žádný problém.

Zdůrazňuji pouze u příjmu nad 20 milionů korun při prodeji cenných papírů. Mám za to, že podobně jako v Rakousku bychom měli redukovat počet daňových výjimek. Nevidím důvod pro to, aby byly prodeje cenných papírů nad 20 milionů korun osvobozeny od daně z příjmu. Ve chvíli, kdy člověk z práce platí zhruba 45 % daní a odvodů, nevidím důvod, proč z prodeje cenných papírů po třech až pěti letech by měl platit nula, když je to také příjem. Proto navrhuji, aby se na tento typ příjmů vztahovala daň jako na všechny ostatní. Děkuji za podporu těchto návrhů. Nyní přečtu jednu omluvu.

Týkají se jednak zavádění omezení osvobození výher, které podle návrhu vlády má být srážkou daní nad 100 tisíc.

Dále se jedná o pozměňovací návrh, který zavádí daň pouze z hodnoty převyšující daný limit, tedy 100 tisíc.

Jeden z nich se věnuje zrušení § 59 zákona o hazardních hrách, který dopadá na turnaje, které mají přesně stanovený čas začátku, a není stanoven počet účastníků turnaje, tzv. scheduled turnaje.

Dále předkládám pozměňovací návrh, který se týká změny sazby u živých her, kde se navrhuje zakotvit nižší daňovou sazbu pro ty živé karetní hry, u kterých hráči hrají proti sobě, nikoliv proti kasinu, a výsledek hry je ovlivněn též dovednostmi a zkušenostmi jednotlivých hráčů, tedy nezávisí pouze na náhodě. Například poker. Hráč při takových hrách může počítat kombinace a pravděpodobnosti, a to jak své, tak protihráčů.

Takové hry vykazují nižší míru společenské nebezpečnosti, a z toho důvodu pro ně navrhuji pozměňovací návrhy zavádějící nižší, nebo zařazující je do nižší sazby, konkrétně buď do vládou navržených 25 %, případně stávajících 23 %.

Ve všech případech budu rád za vaši podporu pozměňovacích návrhů. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Takže jako první vyzývám paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se pan poslanec Václav Votava.